S další faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Pardon, pane zpravodaji. Děkuji. Tak za prvé, kolega Gabal na tom výboru pro obranu, kde se to projednávalo, nebyl. Takže mě fascinuje, že tady říká, jak se to projednávalo včas nebo neprojednalo včas. Projednalo se to před týdnem. Byl to mimořádný výbor, opět písknutý na poslední chvíli na podpisy, sama jsem ten podpis dala, protože jsem si vědoma toho, že to ta armáda potřebuje. Takže jaké včas? Je mimořádný výbor, opět na mise, něco, čím se tady chcete, členové vládní koalice, chlubit? Ano, zástupce Legislativní rady vlády byl na tom jednání v létě, na konci léta, a jeho názor byl o 180 stupňů úplně někde jinde než názor druhého pána, který tam seděl za Ministerstvo obrany! Bylo nás tam dost, abyste potvrdili to, že si tady nevymýšlím! Tak se snad dohodnete? Tak snad sem někdo předloží nějaký návrh, na kterém bude konsenzus, který bude opravdu diskutován odborně s ústavními právníky, a ne že se tady budeme my nějakou legislativní iniciativou nás všech zasazovat o takto zásadní změny do ústavy. To myslíte opravdu vážně? A k tomu, co tady říkal Ivan Gabal jako první. Já samozřejmě vím, o jaké síly se jedná! Já jsem i řekla, z čeho to vyplynulo.

Děkuji paní poslankyni. Pane zpravodaji, moc se omlouvám, ještě před vámi je s faktickou poznámkou pan poslanec Leo Luzar. Přestože vás mám rád, tak musím dodržovat pořadí jednacím řádem. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Já se chci zeptat: Ptali jste se občanů této země, zda souhlasí, aby jejich vojáci, rychlé, superrychlé nebo extrarychlé nasazení pod nějakými bláznivými generály NATO, kteří bombardují Libyi, kteří posílají vojáky, aniž by je v rozmyslu útočit na teroristy a potom jim dodávají zbraně, podléhali těmto rozkazům? Ptali jste se občanů na toto téma? Kdybyste se jich zeptali, věděli byste, že s tím nesouhlasí tito občané, aby naši vojáci sloužili těmto zájmům. Zeptejte se, jak se dívají na to, že Evropská unie je schopna až za půl roku připravit nějaký program na zabezpečení hranic Schengenu. Ne, my vytvoříme jednotku, posílíme ji o 400 jestli jsem správně zachytil tu číslovku vojáků a posíláme je pod velení NATO, aby působili ve světě. A zatím Evropa je v ohrožení! Děkuji panu poslanci. Poctivě se přiznám, že po jeho slovech už ta láska trošku přešla. Prosím, pane poslanče. Kde bereme tu odvahu? A zastupujeme jistou část veřejnosti, která nám dala mandát, abychom tady řešili věci, které řešíme. Možná že to bude špatně, možná že to bude dobře, ale to se ukáže a lidi se znovu rozhodnou, jestli zvolí tu reprezentaci, která jim vyhovuje nebo nevyhovuje. Pokud jde o to, co se tady říkalo, reaguji na paní kolegyni Černochovou. Všichni jste dostali tisk k seznámení. Kdo chce z poslanců, může přijít na výbor pro obranu a může se těch jednání zúčastňovat. Takže my jsme si to na výboru pro obranu projednali velice důkladně. Protože paní kolegyně není jediná v tom výboru, která má zájem o to, aby Armáda České republiky byla v pořádku. Takže kdo chce, se s tím může seznámit. A to, co se tady děje, to se má odehrávat na výborech! A tam se to odehrává! Tady ztrácíme čas. Děkuji panu poslanci Chalupovi. Prosím, pane předsedo.

A připadá mu normální a říká nám všem, kteří nejsme členy výboru pro obranu, že je normální projednávat vysílání vojáků do zahraničí v polední přestávce jednacího dne Poslanecké sněmovny.

To je opravdu důstojné. No protože výbory jsou ve výborovém týdnu. Víte to, od dubna na tom pracujete, řekla paní poslankyně Černochová.

Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jeroným Tejc. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jsem rád, že jsem se naučil trpělivosti a nebyl jsem nedočkavý při té řádce kolegů s faktickou poznámkou. A dovolím si reagovat na několik věcí. Nebudu se vyjadřovat k počtu, k datu a k dalším věcem, které souvisí s tímto tiskem. K tomu se vyjádřím svým hlasováním a myslím si, že není potřeba, aby každý z nás teď sděloval svůj postoj k misím. Protože to bychom zde byli dlouho a asi by to nic nezměnilo na onom rozhodnutí. Chtěl bych ale uklidnit paní poslankyni Černochovou a všechny z vás v tom smyslu, že nejen podle mého názoru nejsme za hranou Ústavy, byť souhlasím s tím, co bylo řečeno, že ta věc může být zpochybněna ve chvíli, kdy by naše jednotky skutečně byly nasazeny do ostrého boje. Nic takového doufejme nenastane.

Jednoduše ten spor dnes může být o to, že zatímco u jiných misí hlasujeme o tom, nejen kolik vojáků, ale kam bude vysláno v případě, že zařazujeme vojáky do speciálních sil ať už NATO, nebo Evropské unie. Víme kolik, víme do jakého uskupení, ale nerozhodneme už o tom konkrétním místě. Nicméně i menšina Sněmovny bude moci ve velmi krátké době v této věci svolat Sněmovnu a ta rozhodne s konečnou platností o tom, zda to rozhodnutí vlády platit bude, nebo nebude. To znamená, nebudeme v této věci přesouvat na vládu. Takže chtěl bych říct, že 13. ledna se uskuteční jednání podvýboru. Jsou na něj už pozváni jak členové podvýboru ze všech stran, tak samozřejmě zástupci výboru pro obranu a také zástupci senátorů. Takže v tomto smyslu myslím, že se určitě budeme schopni dohodnout na znění, které by mohlo být součástí nejbližší novely Ústavy tak, aby tady nedošlo ke zpochybnění. A já chci slíbit, že uděláme maximum pro to, aby to bylo už na jaře příštího roku a byli jsme schopni tedy ten návrh schválit ještě v tomto volebním období. Nicméně pokud to vydrželo v minulosti, a myslím, že nikdo to nezpochybňoval ani za minulé pravicové vlády, tak ten problém není tak vážný, že bychom se jím dnes měli vážněji zabývat či trápit, a je třeba připravit změnu Ústavy. A dovolte mi jen velmi krátce reagovat na pana předsedu Kalouska. Já mám, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Kalousku, bohužel, bohužel pro vás velmi dobrou paměť. Já si pamatuji, jak tady fungovala nulová tolerance. Ano, byla tady.